Mám tomu rozumět tak, že bude kontrola hlasování?

Pane předsedo, prosím.

Já tomu rozumím, ještě jsem nedomluvil.

Podle mě není hlasovatelná.

Dobře. Budeme hlasovat o variantě 3 s tím, že beru stanovisko pana kolegy Kalouska, že jsou kumulativní návrhy. Záporné. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 100. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 103. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Jedná se celkem o miliardu. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 104. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko, paní ministryně.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 105. Návrh nebyl přijat.